Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se ztišili.

Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 7. schůzi, a dále s náhradní kartou číslo 23 bude hlasovat paní poslankyně Renáta Zajíčková. Já vás, dámy a pánové, prosím o utišení. Dnešní jednání zahájíme projednáváním přerušeného bodu 68, Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.

A nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co se tady událo ráno, a především k tomu, co tady řekl pan Stanjura, že jsem jako předsedající nepostupovala v souladu s jednacím řádem. Chtěla bych tady říci ten postup a připomenout vám, jak to tady probíhalo, a věřím, že pan Zbyněk Stanjura, prostřednictvím paní předsedající, pak přijde k mikrofonu a uzná, že to, co tady řekl, bylo nefér.

Já jsem v tu chvíli žádnou přestávku nevyhlásila a přerušila jsem schůzi na poradu předsedů poslaneckých klubů. To jsem následně oznámila a postupovala jsem v souladu s jednacím řádem. Děkuji vám. Také děkuji. Nově k těm, které již byly načteny na naší 7. schůzi, se omlouvá paní poslankyně Voborská mezi 18. a 19. hodinou z osobních důvodů.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové.

Za celou vládní koalici mohu konstatovat, že jsme připraveni, nás neutaháte.

Ale já pevně doufám, pevně doufám, že tady skutečně toto si dokážeme odpustit, a vzhledem k tomu, že všechny příspěvky zazněly, budeme moci přejít k hlasování a svoji vůli či oprávněnou nevůli vyjádřit důvěru vládě, vyjádřit hlasováním.

Dobře, budeme tedy bezprostředně hlasovat, protože zazněl procedurální návrh. Chcete se k tomu procedurálnímu návrhu vyjádřit, pane poslanče? Prosím.

Nezaznamenala jsem žádost o odhlášení, proto rovnou zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vůbec nevystupoval, ale musím reagovat na pana poslance Výborného.

Dámy a pánové, nevidím už nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, proto rozpravu končím. Závěrečné slovo, o něž požádal právě teď premiér Petr Fiala...